Jak lobbovali všichni.

Politiku.

Takže to jsou všechno ty mystifikace.

A já jsem byl zaměstnanec podniku zahraničního obchodu.

Pane ministře, já jsem měl v rodině tři emigračky. Ano, to tady bylo, já to zopakuju.

Já jsem se potkal s Pecinou. Je to v odposlechu.

My jsme byli spolu ve vládě, pane ministře. Takže my všichni víme, kdo jste. A proto jste šel do politiky. A vy si myslíte, že my si nepamatujeme, co jste všechno dělal?

Jurečka při rozdávání záštit a peněz nezapomněl na svůj volební kraj.

A potom samozřejmě máme tady kůrovce. Vy jste zničil české lesy, pane ministře, vy jste nedal ani korunu na kůrovce.

Vy nás sprostě urážíte, útočíte, a vy máte máslo na hlavě. Tak ještě jednou.

Střet zájmů? Všechno vymyšlené. Takže ta vaše marketingová agentura, která sedí tam u pana premiéra, vás cvičí a vám dává .